Jenom chci připomenout, že jsem vystupoval v této Poslanecké sněmovně na sklonku minulého volebního období. Vystupoval jsem ke zprávě České národní banky o dohledu nad finančním trhem a upozorňoval jsem tehdy guvernéra České národní banky na situaci v sektoru družstevních záložen a připomínal jsem tady kauzu družstevní záložny Unibon, která v té době zkrachovala, která působila zejména v Moravskoslezském kraji a která byla propojena s tamními podnikatelskými strukturami způsobem, který nakonec vedl k jejímu pádu. Tehdy jsem vystoupil v Poslanecké sněmovně a upozornil jsem na tento problém a požádal jsem tehdy také guvernéra centrální banky, aby centrální banka této oblasti věnovala maximální pozornost. A musím říci, že mě velmi mrzí, že to tak dlouho trvalo, než jsme sem do Poslanecké sněmovny dostali konkrétní legislativní řešení, které na tu neuspokojivou situaci sektoru družstevních záložen reaguje. Čili to je také jeden z důvodů, proč jsem tady dnes vystoupil protože jsem tady vystupoval na konci minulého volebního období právě v situaci, kdy jsme se zabývali činností centrální banky ve věci dohledu nad družstevními záložnami. Děkuji panu premiérovi. Nyní je řádně přihlášený pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Volný. A teď se objevila faktická.

Není tam napsáno, že je účinný ihned po schválení poté, co vyjde ve Sbírce zákonů.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Teď tedy napošesté pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nejdřív k panu premiérovi Sobotkovi.

To prostě opravdu, pane premiére... Opravdu nechte toho, tohle není důstojné chování. K vlastnímu zákonu.

Takže to je ten důvod.

Ještě za vlády Petra Nečase se začalo na řešení těchto problémů ve shodě s národní bankou pracovat.

Nicméně co se týká vlastního zákona, já se domnívám, že principiálně je to naprosto správné. Nastavené parametry, to musí říct spíše národní banka.

A jestliže některé jejich finanční prostředky dosáhly takových rozměrů, že potom už je to i problém pro případné vyplácení náhrad, tak si myslím, že by se měly řídit pravidly, která platí pro bankovní domy.

Nerozuměl jsem panu předsedovi rozpočtového výboru. Chcete regulovat kde co. Tam, kde si myslím, že si to zasluhuje opatrnost, protože jde o peníze občanů, tak najednou možná to začne někdo rozmělňovat, nebo nezačne, já nevím, já jsem to vystoupení úplně nepochopil. Ale znovu vyzývám pana premiéra, aby těchto narážek na nás nechal být. Paragraf 90 je určen pro mimořádné legislativně naléhavé situace. Vládou to muselo projít, je to vládní návrh. Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou nejprve pan ministr Babiš, po něm pan poslanec Votava. Pardon, vy jste byl řádně přihlášen, pane poslanče Volný, s řádnou přihláškou po panu poslanci... Ne, pane ministře, máte slovo.

Že jsme o tom intenzivně jednali. A těch jednání s Českou národní bankou bylo bezpočet a měli jsme tam na to různé názory.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Votava, po něm řádně přihlášený pan poslanec Volný. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, nepochopil jsem tak úplně pana kolegu Laudáta. Nezaregistroval jsem, že by tady nějaká otázka na pana premiéra byla. Nepochopil jsem ani to, když říká, že s tímhle zákonem vlastně on tam nevidí žádný problém. Tak jsme to mohli urychlit a mohlo to být dneska ze stolu pryč. Nepochopil jsem ani to, když říká, že pořád chceme něco regulovat, ale přitom nemá problém s tím zákonem. Ale tam je regulace!

Nic si z toho nedělejte, pane kolego. S další řádnou přihláškou pan poslanec Volný. Děkuji, pane předsedající.